Není samozřejmé, že v návrhu rozpočtu Ministerstva kultury ty peníze jsou.

Současně se připravuje legislativní změna.

Co se týká podpory příspěvkových organizací, myslím si, že jak v tom návrhu novely pro letošní rok, tak pro ten příští rok je zjevné, že opravdu nám záleží na tom, aby organizace přečkaly toto obtížné období.

Myslím, že letošní návrh je vyrovnaný, myšleno v tom, kam se naše pozornost napíná. Pro příští rok představím řekl bych velmi optimistický návrh rozpočtu.

Dobré odpoledne. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, přítomní členové vlády, já jsem zde u pultíku, abych ještě jednou apeloval na podporu svých dvou pozměňovacích návrhů, které neprošly rozpočtovým výborem, což mě na jednu stranu nepřekvapilo, na druhou stranu velice zklamalo. Nejsme odborníky naprosto na vše, co se v České republice děje a co Česká republika potřebuje, tím spíše bychom měli ale naslouchat lidem z oboru a odborníkům. Můj pozměňovací návrh především se teď zaměřím na ty takzvané ostatní neinvestiční výdaje, které byly pokráceny už v klasickém rozpočtu. A já s těmi odborníky v kontaktu jsem. Spousta mých přátel je řediteli základních škol, učiteli. A on to problém skutečně je.

Ne, já těm lékařům skutečně věřím. Ten můj pozměňovací návrh přímo podpořila Pedagogická komora, školské odbory, Unie školských asociací České republiky, Asociace ředitelů základních škol, Sdružení učňovských zařízení České republiky, dokonce i Svaz průmyslu a dopravy. Já nevím, co víc byste chtěli informací k tomu, abyste pochopili, že to je reálný a skutečný problém. Opravdu naposledy, protože to je skutečně poslední možnost.

Myslím si, že se skutečně dostáváme na hranu. Jen tak mimochodem, chtěl bych využít i této možnosti, že jsem u toho pultíku: dokonce se začala šířit informace, že abych získal pro jednu část školství tyto peníze, chci je vzít jiné části školství. Tak tomu, prosím vás, skutečně není.

Ne, my potřebujeme fungující školství jako celek. A celé školství si zaslouží tu naši podporu. Čili na závěr skutečně ještě jednou apeluji na vás, dopřejme sluchu odborníkům z oboru, kteří v tom oboru skutečně pracují, pohybují se, a myslím si, že oni nejlépe vědí, co skutečně je v tomto segmentu zapotřebí.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, já se dneska ještě krátce vrátím ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem tady načetl ve druhém čtení a který se týká přidání půl miliardy korun vlastně na příspěvek na bydlení.

Nerozumím tomu dodneška.